Takže já se velmi kloním k tomu a žádám tuto Sněmovnu, abychom tady podrželi usnesení ústavněprávního výboru.

Ještě konstatuji došlou omluvu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Plagy na celý dnešní den. Není tomu tak.

Je to dokonce zákonem daná povinnost.

My jsme tady měli dva návrhy na hlasovací proceduru.

Čili já přednáším návrh garančního výboru, který po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje hlasovat v následujícím pořadí, a pak u toho jednoho bodu vás na to upozorním. Za prvé, návrhy technických úprav podaných podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu byly předneseny, ty jsem přednesla, to jsou ty legislativně technické návrhy.

Potom návrh C1 jsem stáhla, takže ten nebudeme hlasovat.

Potom samozřejmě návrh zákona jako celek. Dobře, děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Navrhuji ten bod A46 jako členka Poslanecké sněmovny hlasovat zvlášť.

Všichni rozuměli proceduře? Takže nejdříve o protinávrhu a potom o návrhu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. První návrh je stažení pozměňovacího návrhu. Předtím vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní druhý návrh legislativně technické.